Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A já tady bohužel také opakovaně upozorňuji na to, že jak jsou jejich návrhy psány, tak jsou prostě nerealizovatelné. Já to tady prostě musím opakovat, protože jedna věc je vystoupit zde nebo na tiskové konferenci nebo v televizi a říct, že chceme přidat, nebo nechceme přidat, jak kdo, maminkám, které vychovaly děti, a druhá věc je předložit prostě nějaké paragrafy, které tomu neodpovídají. Takže pojďme se o tom pobavit, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího.

To znamená, že tak jak je to uvedeno, se to týká jak mužů, tak žen, to znamená, pokud je úplná rodina a mají dítě, tak by asi podle toho návrhu měli nárok na ten zvýšený důchod i ten tatínek, i maminka, to je jeden aspekt. Druhá věc je, jak by to bylo realizováno. Eviduje to u žen, které odcházely a odcházejí dříve do důchodu, u mužů to neeviduje vůbec.

Děkuji. Prosím, máte slovo.